Pokud je někdo maří, a vy máte důkazy, o kterých tak často hovoříte, tak je dejte na stůl, případně se obraťte na tyto orgány přesně podle zákona v rámci právního státu.

Já tu nechci dělat žádnou politickou proklamaci. Já prostě a jenom chci, aby bylo zjevné, jak se postupuje v trestním řízení.

Proč to neděláte? Proč nehájíte principy právního státu? Já vám také děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ale nebojte se, já opravdu výrazným způsobem zkoriguji svůj projev, protože už jsem si mnohé řekl.

Nicméně tam člověk většinou reaguje na nějaké otázky a nemůže předestřít svoje myšlenky. Já považuji za důležité, mám niternou potřebu vám sdělit, proč se zachovám při hlasování tak, jak se zachovám, ačkoli vlastně ta prvotní pozice hnutí ANO byla naprosto jednoznačná v roce 2013. My jsme v roce 2013 přicházeli s tím, že považujeme za vhodné, aby byla zachována pouze tzv. indemnita, kdežto imunita, o které nyní hovoříme, je v podstatě reliktem a historickým přežitkem ve fungujícím právním státu, který má justici, které můžeme důvěřovat. Bohužel, některé osobní zkušenosti jsou opravdu nepřenosné, nenahraditelné a my zde čelíme konfrontaci s realitou a se situací, která kolem nás nastává, která se kolem nás děje.

Sloužila k tomu, aby je král nemohl zavřít cestou do parlamentu, aby se mohli zúčastnit jednání parlamentu. Takže to nebyla ochrana parlamentních členů, ale byla to ochrana parlamentu, aby se vůbec mohl konat a aby jednoduchým způsobem jim král nezamezil v jejich činnosti. Postupně se ta imunita vyvíjela, nicméně stále to není právem jednotlivce, imunita, ale je to privilegium Sněmovny a my jsme pouze její nositelé. Já jsem se už víckrát... naštěstí tedy už v rámci faktických poznámek jsme se vypořádali s tím, že už nebudu číst sám sebe, nicméně rád bych skutečně poukázal na tu debatu, která má hodně společného s tím, co se děje dnes. A jedním z hlavních aktérů byl skutečně třeba Stanislav Polčák, který už dnes není členem parlamentu, který třeba uváděl: